Než se ujme slova, požádám paní kolegyni Janu Pastuchovou, která je zpravodajkou tohoto tisku, aby zaujala místo u stolku zpravodajů.

Děkuji, pane předsedající.

Není potřeba zdůrazňovat, že je to pro nás absolutní priorita.

Já bych chtěla zdůraznit, že tento návrh zákona, to znamená návrh na zavedení jednorázového příspěvku ve výši 5 tisíc korun pro všechny pobíratele důchodů a vyplacení v prosinci tohoto roku, není populistický krok. Je to kompenzace inflace, která v posledních dvanácti měsících roste nevídaným způsobem a roste nejvíce od roku 2012.

Asi nejdůležitější krok byl poslanecký návrh pana poslance Romana Sklenáka, který změnil takzvaný valorizační mechanismus.